Pokud pak jde o problematiku bezduché reklamy a reklamy vydávané za sponzorské vzkazy, nemyslím si, že v případě veřejnoprávního média jde o neznalost nebo nezkušenosti. Vedení České televize jistě nebude popírat, že je silně motivováno snahou získat dodatečně prostředky z reklamy. Koneckonců dílčí finanční zisky z přímé a skryté či maskované reklamy v řadě případů jdou nebo jsou na úkor kvality veřejné služby. Expanzí vnucované reklamy je omezován a postižen ten, kdo financuje Českou televizi rozhodujícím způsobem a kdo by měl dostat kvalitní veřejnou službu, tedy platící divák.

Závěrem tedy.

Mohl bych nyní přejít k oblasti kulturní tvorby a dlouze mluvit i k dalším oblastem a problémům, ale nechci vyčerpávat vaši trpělivost. Jen tedy ještě koncentrovaně vyjádřím, na co jsem častěji upozorňoval.

Omluvou pro médium veřejné služby nemůže v tomto ohledu být to, že tištěná média nebo komerční televize se zpravidla za své chyby neomlouvají a ani o nich nediskutují. Cestou ke kvalitní veřejné službě v případě České televize a k získání důvěry části nespokojené veřejnosti a odborné kritiky není manévrování na hraně nebo za hranou zákonů, nebo až pozdní nebo i jen alibistická reakce na nárůst stížností veřejnosti a odborné kritiky. Řešení stížností až na úrovni Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nebo dokonce výrok Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o tom, že Česká televize porušila zákon, naznačuje, že chybí to základní, a to je potřebná míra korektní komunikace s nespokojenou veřejností a veřejná diskuse o tom, jak Česká televize naplňuje povinnost veřejné služby, ale také schopnost a vůle České televize otevřeně přiznávat pochybení a napravovat přešlapy. Jestliže i předsedovi volebního výboru tak fatálně chybí vhled do hospodaření České televize, a pokud se musí veřejnost nebo i novináři leckdy obtížně vůči vedení České televize a proti alibismu Rady České televize domáhat informací, je namístě hledat efektivní řešení. Dámy a pánové, i tak volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova místopředsedy Rady České televize inženýra Jana Bednáře, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činností České televize v roce 2014 dle sněmovního tisku 441; za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

Dámy a pánové, děkuji za vaši trpělivost a pozornost.